Trh loterií a jiných podobných her může vytvářet negativní externality ve formě rizikového chování hráčů, závislosti, což může představovat významné společenské náklady. Jedná se ale o trh se značně heterogenními produkty, službami, jejichž rozdílný charakter a rozdílná rizika tvorby negativních externalit ve formě společenských nákladů nejsou v současné legislativě dostatečně zobrazeny. Zároveň se současná právní úprava potýká s dalšími nedostatky, nereaguje na technologický vývoj v posledních letech a především je v rozporu s evropským právem, což by mohlo vést až k uložení sankcí ze strany Evropské komise. Opakuji tuto větu: Zároveň se současná právní úprava potýká s dalšími nedostatky, nereaguje na technologický vývoj v posledních letech a především je v rozporu s evropským právem, což by mohlo vést až k uložení sankcí ze strany Evropské komise. Proto je třeba provést změnu právní úpravy, aby řešila problémy stávající legislativy, jež částečně zohlednila předpokládaný vývoj v oblasti loterií a jiných podobných her a zároveň nastavila podmínky pro příznivé podnikatelské prostředí. Regulace by měla být kontinuální a prostředí stabilizovat. Za takový příklad regulace ale nelze považovat postup, kdy namísto přípravy a přijetí komplexní právní úpravy je předložena poslanecká novela, která řeší izolovaně pouze problematiku daňových sazeb, loterijní daně, bez zohlednění dalších významných faktorů ovlivňujících prostředí provozování loterií a jiných podobných her, tj. společenské nebezpečnosti, která skrze společenské náklady ovlivňuje celkový dopad na společnost, resp. veřejné rozpočty. Přizpůsobení regulace novým trendům, stále rostoucí význam online loterií a sázkových her, stability a předvidatelnosti podnikatelského prostředí a v neposlední řadě také možného infringementu ze strany Evropské unie z důvodu nesouladu s evropskou legislativou. Dílčí daňové změny tak bez vědomí širších souvislostí a komplexního řešení problematiky mohou být ve svém důsledku kontraproduktivní a způsobit nenávratné negativní škody na daném trhu. Alternativní návrh nemá ambice stát se komplexní právní úpravou, ale snaží se zohlednit některé výše uvedené faktory.

Návrh dále navrhuje zvolit nastavení sazby takové, aby zohledňovala současné trendy v odvětví a minimalizovala riziko odlivu hráčů do šedé zóny, nárůst společenských nákladů, které v tomto případě nejsou ani kompenzovány nárůstem příjmů v rozpočtu.

Já jenom k tomu chci říci: Ministerstvo financí disponuje řadou analýz, řadou odborníků pokud tam ještě někteří přežili personální genocidu, nevím. A pak se ptám pana ministra financí, kolik ještě roků budete potřebovat, abyste přišli s komplexní promyšlenou novelou, aby story jménem hazard v České republice se alespoň na nějakou dobu, na nějaké roky uzavřela. Prosím, přestaňte dělat mediální PR akce a začněte pracovat. Těm, co poslouchali, moc děkuji za pozornost.

Zdůrazňuji, že to bylo po dohodě.

Chci jasně říct za prvé, že my vítáme tuto novelu, řekl jsem to už ve svém vstupním. Pevně doufáme, že se podaří vysvětlit všechny připomínky a námitky, které jsme formulovali a ještě formulovat budeme, a pevně doufáme, že společně schválíme vládou předložený návrh o loteriích, hazardní hry a hazardní hry související, včetně daňové úpravy.

Jednali jsme o tom včera obsáhle na organizačním výboru a řada z nás, včetně přítomných odborníků z legislativy, potvrdila, že je možné toto navýšení načíst nikoli do poslaneckého návrhu poslance Volného, ale do vládního návrhu, který my, jak zdůrazňuji, podporujeme.

Takhle nepostupuje jenom vůči mně, takhle postupuje vůči sociálně demokratickému poslanci, takhle postupuje vůči sociálně demokratickému hejtmanovi, takhle občas postupuje vůči sociálně demokratickému premiérovi.